Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 16. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám.

Vážené kolegyně, kolegové, poprosím o ztišení, abychom se mohli věnovat prvnímu bodu, respektive prvnímu hlasování, které nás čeká. Prosím o to kolegy napříč celým sálem. Pokud máte cokoliv...

Má někdo jiný návrh na ověřovatele schůze Poslanecké sněmovny? Nikoho nevidím. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu ověřovatelů.

Hlasování číslo 1, bylo přihlášeno 130 poslanců a poslankyň, pro 123, proti žádný. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 16. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Ondřeje Koláře a poslance Michala Zunu.

Evidentně ani zvonek nefunguje. Nicméně prosím ty, kteří diskutují a začnu asi říkat konkrétní jména, ať už jsou to poslanci, nebo ministři aby své debaty přesunuli do předsálí. Nyní přistoupíme k návrhu pořadu 16. schůze tak, jak je uvedeno na pozvánce. Nejdříve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Za prvé navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu.

Prosím i další, aby tak učinili. Děkuji.

Následně pak budeme pokračovat body dle návrhu pořadu schůze. Byly by to body 80, 81, 82, 83, 84, 85 a 86.

Jednání zahájit avizovaným vyhlášením výsledků voleb a pokračovat body v následujícím pořadí: bod číslo 105, sněmovní tisk 180, Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice;

bod 3, sněmovní tisk 31, zkráceně autorský zákon;

bod 5, sněmovní tisk 151, vládní návrh o rostlinolékařské péči; bod 7, sněmovní tisk 174, vládní zákon, který se týká významné tržní síly;

První přihlášený do této rozpravy k pořadu schůze je pan předseda Okamura, další přihlášený je pan předseda Benda.